Vážené kolegyně, kolegové, opět tady zazněla nepravdivá informace na pana poslance Pávka prostřednictvím pana předsedajícího.

Děkuji. Vyčerpal jsem faktické poznámky.

Děkuji. Nemám žádnou faktickou poznámku. Takže nyní ministr kultury vlády České republiky. Pane ministře, máte slovo s přednostním právem. Děkuji, pane předsedající. Omlouvám se panu poslanci Kupkovi vaším prostřednictvím, že jsem ho ještě odsunul o jedno místo. Nicméně mi nezbývá než konstatovat několik málo skutečností.

Já musím říci, že nikdy nikdo z novinářů se mě neptal na to, jak vykonávám svoji práci, neptal se na to ani mých kolegů. Prostě evidentně tady nejde o to, jestli při kumulaci funkcí zvládáte svoji práci, ale jde tu pouze o jednu jedinou věc, a to o peníze.

Ano, řekl jsem, že to dám na charitu. Ale my všichni víme, že je řada charitativních projektů, které jsou perfektně marketingově zvládnuté, které dostávají poměrně velké finanční prostředky, a já jsem se chtěl skutečně objektivně rozhodovat o tom, kterému projektu, možná méně významnému, to dám. A nikde jsem neřekl, že to dám během jednoho roku. Mám tři čtyři roky. Každý z nás podporuje celou řadu charitativních činností, ani si nebereme od toho dohodu, protože prostě tam dáte tisícikorunu, tam dáte dva tisíce, ani si to nepřiznávám do daňového přiznání, aby mi z toho vrátili ještě daň. Prostě dělám to přirozeně a normálně. Ano, vědí, že ty peníze máme, tak tam ty peníze dáme.

Je to prostě hra na závist. Takže omlouvám se, paní poslankyně prostřednictvím pana předsedajícího, ale tento zákon nepodpořím. Děkuji panu ministru kultury vlády České republiky Staňkovi za jeho vystoupení.

Já budu hodně stručný.